Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak už pan předseda oznámil, přistoupíme ke stanovení pořadu 119. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Ještě jednou připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhovat žádnou změnu. Budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 119. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Na hlasování jsme připraveni. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.